Chápu, pane ministře, proč vlastně tady ten systém hájíte.

A učitelé odvádějí skvělou práce.

Nemám, pane ministře, žádnou otázku. Považoval jsem za důležité tady tento svůj názor sdělit. Možná by mělo zaznít vysvětlení k tomu, proč tedy nemohou do základních škol alespoň na konzultace třeba ti sedmáci. Tolik za mě.

Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře. Přitakám klidně tomu, co řekl kolega Václav Klaus vaším prostřednictvím, že jste hodný člověk, ale máte nějakou odpovědnost. A to nemalou odpovědnost. Když se některým do toho nechce, tak já říkám, měly by normálně proběhnout. A bohužel v řadě věcí také ne.

A chápu složitou situaci.

Ale zřejmě není, prostě protože ti lidé se ptají.

Přitakal bych také, to snad ani nemusím prostřednictvím pana předsedajícího, panu našemu předsedovi Jurečkovi v tom smyslu, že nejen venkovské děti se rády sdružují. I ve městě. I ve městě.

Jsem za to opravdu rád. A nevím, proč by to školství mělo zaostávat. A pan ministr tady velmi často šermuje slovem epidemiolog. Já to beru.

A ten se k té věci vyjádřil jasně, že riziko ve školách je velmi malé, téměř žádné, co se týká nákazy i co se týká nějakého roznášení.

Často neodpovídá. Některé věci nezodpověděl na výboru. Na otevřené dopisy také neodpovídá. A nemluvím jen za sebe, ale prostě přichází to z více stran. A to si myslím, že je špatně, že ta komunikace prostě je základ, a kromě toho je to i určitá slušnost. A víte, mnohdy jsou to takové konstruktivní dotazy nebo připomínky v tom smyslu, my víme přece všichni, že ta pandemie se může vrátit. Už třeba na podzim. Ale opravdu může přijít. Anebo přijde něco nového.

Tak jsem to navrhoval na výboru. A chápu, že sémanticky to usnesením možná mohlo být lepší, klidně bych si nechal poradit, ale hlavně jsem měl za to, že pan ministr to vezme za své a řekne: v nejbližším školském zákoně to vyřeším. Ale spíš mám nakonec z toho dojem, že to budeme řešit zase až na poslední chvíli, až to bude někdo připomínat nebo kritizovat, až se zase s něčím takovým budeme muset vyrovnat. Tak nevím proč.

To přece není blbost, aby měli stejné podmínky, když je mohou mít.

A myslíte, že by se někdo zlobil, kdyby se dozvěděl, že má tedy znova dva termíny, jak tomu bylo doposud? Určitě ne.

Ta opatření se při přijímačkách dají dělat daleko jednodušeji než při čemkoli jiném zrovna.